A to je třeba zcela jistě změnit.

Vzpomněl jsem si v tomto ohledu také mimo jiné na dvě interpelace na ministra zemědělství Jurečku, který je teď nepřítomen, ohledně zákazu porážek halal. Ten sice velice přesvědčivě avizoval jednání se zainteresovanými organizacemi a na mikrofon mi na tomto místě několikrát slíbil, že mě bude o výsledku průběžně informovat, ale ty jeho sliby byly před dvěma lety tím posledním, co jsem od něj k tomuto tématu vyslechl. Ale abych se vrátil zpět k návrhu tohoto zákona. Lisabonská smlouva konstatuje, že zvířata jsou vnímající bytosti a tedy nakládání s nimi musí být regulováno. A také proto téměř polovina států Evropské unie chovy již zakázala a v dalších zemích debaty o takovémto zákaze již probíhají. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 13 zase praví, že by členské státy měly plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí, a neomezuje je v možnosti kožešinové farmy zakázat. A odůvodňuje to zcela pragmaticky, že dosud nebyly vyvinuty žádné komerční systémy chovu, které by potřebám lišek a norků vyhovovaly.

Tudíž nevyvstane žádný nepřiměřený zásah do podnikatelského prostředí.

Naše veřejnost si tuto normu většinově přeje.

Podporu tomuto návrhu vyjádřila i velká část odborné veřejnosti a já mohu dodat, že k dnešnímu dni eviduji další výzkum, který hovoří již o 83 procentech lidí odmítajících chov zvířat primárně pro kožešinové účely.